No ale to, co připravil, je rušení rodných čísel a jejich nahrazení jakýmsi identifikátorem za 56 miliard korun. Za astronomických 56 miliard. Protože od příštího roku mají začít úřady veřejné správy měnit rodná čísla občanů za nové identifikátory, které již nebudou obsahovat údaje o datu narození nebo pohlaví občana. Zavedení tohoto systému bude enormní finanční a administrativní zátěží pro veřejný i soukromý sektor a jeho náklady experti odhadují minimálně na 56 miliard korun.

Efekt tohoto opatření, které na vládní úrovni prosazuje Ivan Bartoš z Pirátů, na zlepšení životů lidí a fungování veřejné správy, tento efekt bude nulový až záporný. Například Česká asociace pojišťoven spatřuje velké riziko v tom, že rušení rodných čísel může znamenat složitější komunikaci nejen pro klienty pojišťoven, ale i mezi státem a soukromým sektorem. Může dojít i k ohrožení ochrany soukromí občanů.

To je potřeba si říct. To je potřeba zasadit vedle sebe do kontextu. Jenom připomenu, jak jsme tady navrhovali, SPD, loni na jaře už opakovaně ukončení zneužívání dávek takzvanými nepřizpůsobivými, což jsou lidé to nemá nic společného s nějakou barvou pleti jsou to lidé, kteří jsou práceschopní, dlouhodobě nepracují, nehledají si dlouhodobě práci a udělali si životní program ze sosání sociálních dávek. Mimochodem, to by přineslo do státní kasy cca miliardu korun. Takže nepřizpůsobivé podporujete, nějaký identifikátor chcete za 56 miliard, ale na důchodce, na matky samoživitelky, na pracující lidi peníze nemáte? Vždyť rušíte i slevu na studenty!

Takže vy okrádáte úplně všechny, ale horem dolem rozdáváte na ty, kteří buď nemají s Českou republikou vůbec nic společného, nebo jste se tam zaprodali, nebo dokonce na systému České republiky parazitují. Takže to samozřejmě vnímáme jako velký problém. A je to všechno v tom kontextu toho, co tady teď navrhujete, to znamená, že chcete snižovat důchody, zvyšovat věk odchodu do důchodu, protože prostě vaše priority jsou jinde.

Takže i z těchto všech důvodů je pro nás nepřípustné, abyste prostě snižovali důchody.

To ještě zvýší již tak enormní zadlužení našeho státu.

Takže vy na jednu stranu jedním hlasováním za druhým i v rámci Evropské unie tak prostě prosazujete a podporujete a realizujete zdražení životů občanů a na druhé straně berete těm potřebným a v případě příjemců důchodů často lidem, kteří si sami už nemůžou pomoci, ten jediný příjem a jedinou šanci na důstojný život.

Česká vláda souhlasila se všemi předloženými návrhy. Takže podraz na občany, opět. Podstatou těchto nových opatření Evropské unie je budoucí nesmyslné zpoplatnění emisí z vytápění budov a silniční dopravy.